112.

Projednání tohoto bodu jsme přerušili také 3. června na 25. schůzi a chci konstatovat, že bod byl již přerušen po ukončení rozpravy.

Takže o tomto návrhu bychom v tuto chvíli měli rozhodnout. Ano, dobré odpoledne. Předchozí dva body byly opravdu, tak jak to běžně děláme, ukončeny, přerušeny k provedení tajné volby.

Děkuji, pane předsedo, takže já o tomto návrhu teď nechám hlasovat. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Já to říkám.

Takže návrh na uskutečnění tajné volby nebyl schválen.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

O tomto prosím, nechť Sněmovna hlasuje. Takže o procedurálním návrhu dám hlasovat bezprostředně.

Dobře, děkuji.

Všichni víme, o čem... Ano, dobře, pane předsedo?

Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? A já v tuto chvíli konstatuji, že u hlasování číslo 134 bylo přihlášeno 178 poslanců, pro bylo 97, proti bylo 67, zdrželo se 14. Návrh byl přijat.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, to, co jsem si myslel, že se tady nestane, tak se stalo.

Já bych řekl, že to je první krok ke konci pětikoalice, protože jestliže si nevěříte, páni kolegové a paní kolegyně, tak to začíná být velký problém. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli pětikoalici dát ještě čas, aby se podívali na to hlasování a zkusili přesvědčit kolegy, aby volili, aby podpořili tajnou volbu, a proto vás žádám o 60 minut na poradu poslaneckého klubu hnutí SPD. Děkuji.

Děkuji mnohokrát.